Co se týče normativu, my neříkáme, že je nemáte navyšovat. My říkáme, že to je strašně pozdě, že tato vláda dodýchává všechny ty inflace, krize, energetické, ceny, které rostou, vůbec na to nereaguje nějakým pružným způsobem jako ostatní vlády v okolí České republiky v rámci Evropské unie. Co se týká 28 opatření, pane ministře, nelžete tady. Ale my už nevíme, co máme dělat.

něco skutečně tady v tomto udělat.

To vám nevadí. Toto vám nevadí! Takže já vás strašně moc prosím, abyste mi nedával do pusy, protože to taky nemáte rád, to, co jsem neřekl, protože já jsem vás ve spoustě věcí samozřejmě podpořil. Ale říkám, že to, v čem my vás podporujeme a jako opozice do budoucna také budeme, přichází strašně pozdě, strašně pozdě, a vy to víte. Protože prostě této vládě chybí odvaha.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Eviduji žádost o odhlášení.

Počet se ustálil.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pořad schůze nebyl schválen a končím projednávání této schůze.